Takže jednak se snažíme skutečně posilovat ten odborný personál, jednak jsme připravili novou koncepci vězeňství vůbec, která bude prezentována počátkem příštího roku a kde se zaměřujeme právě na práci s odsouzenými tak, aby se do věznic nevraceli, a zaměřujeme se také na další rozvoj alternativních trestů. Jednak chci od Nového roku nebo brzy v novém roce zřídit více či méně stálou komisi pro trvalé úsilí o snižování počtu vězněných osob, protože pro vaši představu, u nás připadá více než 200 vězněných osob na sto tisíc obyvatel, zatímco např. v Německu jich je 80.

Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak. Děkuji panu ministrovi a prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou, aby přednesla svoji interpelaci na paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Paní ministryně, já bych měla asi tři dotazy. V médiích samozřejmě už proběhly jakési zprávy o poskytování služeb správní ekonomiky Ministerstva práce a sociálních věcí do budoucna, a já mám tedy dotazy, kde se vlastně vzaly licence SAPu na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na základě čeho si Ministerstvo práce a sociálních věcí tyto licence pořídilo, kdy proběhlo výběrové řízení, a v podstatě další otázka je, zdali už probíhají nějaké platby ohledně poskytování služeb se SAPem a jaké jsou předpokládané náklady tohoto systému. Děkuji, paní poslankyně, a prosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jsem ráda, že tady máme stále více odborníků a odbornic na informační systémy.

Tato pokuta byla takto nízká jenom proto, že my jsme vlastně to, co jsme tam našli, sami nahlásili, jinak by byla určitě mnohem vyšší. Takže jako nové vedení resortu jsme museli na tuto situaci reagovat, protože opravdu to, abychom užívali nějaký informační systém, který byl zadán v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách bez otevřené soutěže, považujeme přinejmenším za nešťastné.

Jinak tady je ještě odkaz k té staré smlouvě, ale na to jste se už vysloveně neptala, tak to je možná zbytečné, ale co se týče těch sporů se společností Gordic, tak my jsme vlastně tam intenzivně s nimi téměř dva roky jednali a myslím, že se už teď podařilo skutečně ukončit všechny spory a očekáváme to v nejbližších dnech. Děkuji za pozornost. Děkuji a paní poslankyně chce položit doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní ministryně, vy jste mi neodpověděla na otázku, kdy proběhlo výběrové řízení a jaké jsou předpokládané náklady toho nového systému. Děkuji. Poprosím o reakci paní ministryni. Co se týče výběrového řízení, já jsem řekla, že to nevím přesně, že to proběhlo v letošním roce.

Děkuji a prosím dalšího vylosovaného a tím je paní poslankyně Fischerová, aby přednesla svoji interpelaci. Připraví se pan poslanec Kostřica. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já jsem přihlášena k interpelaci kontrolní hlášení DPH na pana ministra Babiše. Přiznám se, že jsem váhala, jestli mám v tomto interpelovat, či nemám, ale přiznám se, že jeho přítomnost, vlastně nepřítomnost mě dovedla k tomu, že mi nepřipadá adekvátní, abych v tuto chvíli se ptala na to, co jsem měla připraveno.

Čili já tu interpelaci stahuji, bohužel se tedy budu ptát až příští týden. Děkuji vám. Ano, děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

Ano, poslední větu. Aby tyto úseky byly opravovány i v průběhu nočních hodin. Poprosím pana ministra o reakci.